Základním závěrem je konstatování, že loterijní společnosti jsou zdaněny více, tj. loterijní daň vykazuje charakteristiky tzv. sektorové daně, kdy vyšší sazba efektivní daně je postihem za indukci negativních externalit.

Výhry jsou vypláceny převážně fyzickým osobám, které nejsou plátci DPH. Sazba loterijní daně, jež by přibližně vyrovnala podmínky oproti ostatním odvětvím ekonomiky, která jsou plátci DPH, by odpovídala úrovni cca 17 až 19 %.